Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dnešní jednání zahájíme bodem 170 odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednání bodu 170 pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů.

Jenom připomínám, že pokud má někdo zájem dávat návrhy na změnu schváleného pořadu schůze, tak můžete učinit samozřejmě okamžitě, ale projednáváno to bude až po písemných interpelacích.